Než stanovování dalších administrativních bariér, tak samozřejmě i tady bych chtěl vyzvat, abychom šli cestou sjednocení povolovacích postupů v rámci Evropské unie a harmonizace směrnic. Protože si myslím a teď skutečně nemluvím o humánní medicíně, protože tam si to netroufnu vůbec říkat ale samozřejmě v oblasti zemědělské si myslím, že to je jenom ku prospěchu věci a k zjednodušení celého procesu.

Děkuji. Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí do rozpravy? Ptám se na případná závěrečná slova. Je zájem?

K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.